Po dohodě s předsedy poslaneckých klubů jsme se domluvili, že budeme pokračovat bez přestávky. Ale vzhledem k tomu, že to bylo včera odhlasováno, tak se táži, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému postupu. Jestli tomu tak není, v tom případě budeme pokračovat bezprostředně, tedy hned 19. schůzí řádně svolanou. Já tedy zahajuji pokračování 19. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám jsme v nové schůzi! Přečtu omluvenky: dnes od 14 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Anna Putnová a dále od 14 hodin se omlouvá pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů do konce jednacího dne. Já vás tedy pro pořádek, protože jsme v nové schůzi, odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili.

Pan předseda Sklenák. Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo další návrh na změnu schváleného pořadu. Není tomu tak. V tom případě bych dal hlasovat tak, jak zde bylo řečeno panem předsedou Sklenákem, to znamená, vyřazujeme z jednání 19. schůze všechny zařazené body vyjma bodu číslo 49, sněmovní tisk 277.

Chcete vystoupit, pane předsedo? Máte slovo. Já se moc omlouvám, vážené kolegyně a kolegové, a je to samozřejmě na naší společné dohodě. Nicméně paní ministryně Válková dojela na pouze hlasování o tom zákonu, který jsme včera nedokončili. Tak bych se chtěl jenom zeptat, slušně, poprosit, pokud ne, tak samozřejmě ne, jestli bychom nemohli ještě doprojednat tady toto hlasování zákona paní ministryně Válkové.

A je to které čtení zákona? První čtení.

Má návrh ještě někdo na změnu schváleného pořadu 19. schůze?

Žádám předsedy poslaneckých klubů, aby přišli za mnou a domluvili jsme se.

Ale jenom abych dokumentoval, jak tady spolu jednáme.

Nic s tím neuděláme, prosadíte si to, ale to prostě to je blázinec.

Takže my jsme svoji část dohody splnili a vy, jako obvykle, chcete pořád další změny.